Nikoho nevidím, rozpravu končím. Protože jsem požádal diskutující o jiném tématu, aby opustili sál, tak já je sice přivolám gongem, ale zároveň vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom měli jasné otázky v přítomnosti poslanců. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o tomto návrhu hlasováním. Zahájil jsem hlasování číslo 172 a ptám se, kdo je pro změnu tohoto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Schválili jsme tedy změnu i naší komise, která se činností tohoto Finančního analytického útvaru zabývá.